Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dnes je tomu přesně rok, kdy Rusko zahájilo brutální agresi proti Ukrajině.

Nyní jsou však přihlášeni poslanci se zájmem o změnu pořadu schůze. Jako první je přihlášen pan předseda Benda, s přednostním právem následuje paní místopředsedkyně Dostálová. Prosím, máte slovo.

Potom by teprve následovala volba Rady ČTK a přerušení schůze a pokračování té schůze mimořádné. Děkuji za pozornost. Děkuji za přednesené návrhy. Následuje paní místopředsedkyně Dostálová a následuje následně paní předsedkyně Schillerová z přihlášených. Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, vážení členové vlády, děkuji moc za tu možnost. Já bych chtěla se v podstatě připojit k tomu, že dnes budeme určitě projednávat zákon o lex Ukrajina V, a mně opravdu leží na srdci, co se vlastně bude dít, protože samozřejmě ty věci, které v tom zákoně jsou nastaveny, že chceme, aby se samozřejmě i naši ukrajinští spoluobčané co nejrychleji dostávali na trh práce a tak dále, aby podpora ze strany státu byla opravdu na nezbytně nutnou dobu, s tím se lze určitě ztotožnit. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že jde zhruba o objem 70 000 lidí, kteří nám nově přijdou na trh s bydlením a situace s bydlením je opravdu velmi vážná, protože si musíme uvědomit, že vláda nedělá jenom tento krok, ale spoustu dalších kroků, které vedou k tomu, že lidé bohužel už asi nebudou mít na splácení hypoték, a začínají hledat samozřejmě své bydlení na právě trhu nájemního bydlení, ale prostě nejsme nafukovací. Ty byty tady nejsou a já bych vás chtěla moc poprosit, zda bychom mohli zařadit po lex Ukrajina V bod, který by se týkal bydlení, abychom probrali všechny možnosti, které můžeme pro obce, ale i samozřejmě třeba podnikatele udělat pro to, abychom bydlení tady nastartovali co možná nejdříve, protože se začneme dostávat do velkých problémů.

A to jsou všechno věci, které na sebe vzájemně působí, ale ti lidé nebudou mít kam jít.